A pak už asi popáté za poslední tři týdny chci upřít vaši pozornost na EIA, protože přestože tu se ptám premiéra, tu se ptám ministra životního prostředí, tu ministra dopravy, tak nikdo k tomu nechce vystoupit.

Bohužel. A já bych opravdu rád slyšel, co s tím vláda bude dělat. Jestli se nadále bude pokoušet to dojednat na té úřednické úrovni, anebo to opravdu přenese, což já bych doporučoval, na politickou úroveň, nejlépe na úroveň pana premiéra. Protože nemusíme uspět, ale pokud neuspějeme, tak jestli máme někdy žalovat Brusel, tak za tohle. Přece náš Ústavní soud jasně říká a drží to všechny tři ústavní soudy že retroaktivita není možná. Tak jak to, že po nás Brusel chce, abychom znovu dělali to, co už máme? Takže já bych chtěl, aby vláda zvažovala i tu krajní variantu a domáhala se našich práv, České republiky, i právní cestou, pokud neuspěje politické vyjednávání. Jak říkám, myslím si, že to je na intervenci premiéra, protože pokud vidíte ty zápisy zejména úředníků z DG životního prostředí, tak vidíte, že jsou velmi neústupní, zaslepení, poplatní té zelené ideologii a nedá se s nimi rozumně debatovat.

Já myslím, že i zítra budeme interpelovat pana premiéra v této otázce a budeme od něj chtít, ať vyvine aktivitu a nenechává to jenom na dopravě a životním prostředí. Tady si myslím, že bohužel cesta nevede. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale nejde jenom o finanční zdroje, ale zejména o problém připravenosti obou staveb. Taktéž nepokryté výdaje na 1/49 a 1/35, kde schází tři čtvrtě miliardy. Proto se chci zeptat pana ministra, jaká konkrétní opatření přijme jeho ministerstvo a Ředitelství silnic a dálnic, aby se konečně výraznějším způsobem pomohlo se zanedbanou dopravní infrastrukturou v našem kraji. Při čtení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a v rámci realizace operačního programu Doprava 2014 až 2020 postrádám v investicích podporu rozvoje letecké dopravy, zejména podporu letišť. Proto se chci zeptat pana ministra, zda je na toto odvětví dopravy počítáno s nějakou podporou, protože podle dlouhodobých výhledů přeprava cestujících letouny výrazně naroste, přitom kapacita letištních terminálů i vzletových a přistávacích drah se stává nedostačující. Dále bude nutné realizovat i bezpečnostní opatření v rámci zajištění vyšší bezpečnosti cestujících. Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen velmi rychle, já to vezmu odzadu. Ty chybějící investice, které jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury my jsme se dohodli, že uděláme rozpočet co možná nejrealističtější. Pokud peníze budou chybět na akce, které jsou nachystány, tak je tam určitě dodáme. Já bych chtěl všechny ubezpečit o tom, co už jsem říkal několikrát, že na všechny akce, které budou připraveny, peníze budou a peníze nebudou důvodem pro investice.

Novela, která bohužel nebyla projednána včera, by to do jisté míry umožnila, takže proto tam není v tom rozpočtu nic. A co se týče té EIA já bych to nechtěl moc prodlužovat, ale jenom krátce. Máme takový zákon, který bylo možno vyjednat, protože se pět let nic nedělo a ta EIA nevypadala, jak nevypadá. Na druhé straně bych chtěl říct, že děláme kroky k tomu, abychom ty věci napravili, a já jsem přesvědčený, že se dělají už kroky na politické úrovni k tomu, abychom našli nějaký rozumný kompromis. Já budu zítra jednat v Bruselu, příští týden tam bude pan ministr Richard Brabec.

Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo a přistoupíme k rozpravě podobné, do které se jako první přihlásil pan předseda Stanjura? Pan poslanec Kučera? Také ne. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pfléger. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru, tak jak jej navrhl pan zpravodaj poslanec Stanislav Pfléger. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.